Naopak na začátku období je to možná o něco obtížnější, protože teprve ke konci budeme vědět, jakým způsobem se realizují jiné tituly a budeme moct těmi penězi v rámci IROPu hýbat. Proto je legitimní hledat další zdroje, které pro připravené projekty můžeme zapojit.

Zároveň, a myslím si, že to je taky důležitý prvek, bavíme se o financování projektu z operačního programu Spravedlivé transformace. Jedná se o projekty mimo tu alokaci IROP v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.

Od nového ministra Ta už spolu jednala.

Věřím, že se nám společnými silami, i třeba s know how, které pochází z předchozího období, i třeba za působení paní Kláry Dostálové na postu ministryně pro místní rozvoj, se nám podaří poskládat nějakou variantu tak, aby projekty, které jsou připravené, mohly být finančně uspokojeny ve prospěch nejen obcí, jak to možná zaznívá, ale hlavně ve prospěch lidí, kteří v nich žijí a chtějí své děti dát do kvalitních vzdělávacích institucí. Nyní tedy je přihlášen pan poslanec Okleštěk, všichni s přednostním právem již vystoupili. Následuje paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dokonce i člen vlády je tady, takže já vystupuji k rozpočtovému určení daní. Je to asi popáté, kdy k tomuto tématu vystupuji, a vždycky jsem se snažil dopracovat k tomu, abychom podpořili krajská města, protože tam to rozpočtové určení, zejména u nás v Olomouckém kraji ve vztahu k Olomouci, podle mě není dobře. Mám do jisté míry i zkušenosti, podle mě dost silné, dvacet roků jsem dělal starostu, čtyři roky jsem dělal hejtmana. Ale to, co jste teď předvedli, vládní koalice, s tím dárkovým balíčkem, kde snižujete rozpočtové určení daní pro kraje, pro města, to už je na mě skutečně moc!

Ale to, co předvádíte, je ostuda. Na ty kraje to dopadne v řádech stovek milionů korun, na jednotlivé kraje, na obce v milionech. Starostové, vy se schováváte za ten název, nebo jste skutečně starostové?

Z krize se můžeme proinvestovat, ale ne tím, že budeme brát investorům peníze. Vy dokonce používáte obrat, že to číslo zůstane stejné když vezmeme celkový objem prostředků v příštím roce, přes to snížení procenta, že zůstane stejný. No, jedině v případě, že bude zase vyšší inflace. Snažme se nastavit ty podmínky tak, abychom mohli v krajích, ve městech, na obcích investovat, abychom mohli fungovat, protože tam to umí lépe než ve vládě. Takže prosím o zařazení bodu Rozpočtové určení daní po vládním dárkovém balíčku ve městech, obcích a krajích jako první bod dnešního jednání.

Děkuji, paní předsedkyně.

Jsem velice ráda, že to předložila přede mnou paní předsedkyně Pekarová Adamová. Tady vidíme, jak chutná moc a přednostní právo, protože to věděla, že to předložím, ale já se nebudu přetahovat a nejsem ješitná. Já jsem opravdu to zvedla v minulém týdnu proto, abychom se o tom začali bavit.

Tak teď nevím, jestli jste domluveni na tom termínu, jestli ví, že jste to navrhla dnes. Já říkám, já se tady nebudu přetahovat o to, kdo to navrhne. Já jsem to téma zvedla, vy jste ho zařadila jako první, já jsem za to ráda a věřím, že vaši kolegové v koalici i mí kolegové poslanci zařazení tohoto bodu podpoří.

Já jsem tady měla připravenou řeč, já ji říkat nebudu, je to zbytečné.

A budu moc ráda, když to vaše pětikoalice podpoří.